Souhlasím s vámi, že rostoucí ceny energií pro občany a pro firmy jsou velkým problémem nejen v České republice. Ruská invaze na Ukrajinu dopadá na ceny energií prakticky v celé Evropě. Opakovaně se tím zabýváme i na příslušných evropských úrovních, na jednáních Evropské rady a na jednáních Rady Evropské unie. Naše vláda dělá to, co dělat za této situace může a co má v tuto chvíli bezprostřední dopad, to je, že pomáháme občanům, kteří se dostanou do problémů v důsledku rostoucích cen energií, se s touto situací vyrovnat.

Kdybychom nedělali nic, situace pro řadu domácností bude velmi obtížná.

Regulovaná je část konečné ceny pro spotřebitele v oblasti cen za distribuci.

Děkuji mnohokrát, pane premiére. Nyní se ptám paní poslankyně, zde chce položit doplňující otázku? Vidím, že ano. Paní poslankyně, máte slovo. Chápu, Česká republika má tedy těch 70 % akcií, ale Slovensko má pouze 34 % akcií a tam to lze, tam byla domluva v rámci energetických výrobců.

Děkuji. Děkuji paní poslankyni za doplňující otázku.

Máme tady regulaci formou úředně stanovené ceny. Máme regulovanou část konečné ceny pro spotřebitele v oblasti cen za distribuci, tady to může stanovit Energetický regulační úřad. Ale máme neregulovanou složku a ta výše je dána vývojem cen elektřiny na velkoobchodním evropském trhu a obchodním modelem jednotlivých dodavatelů. Do tohoto Energetický regulační úřad ani stát zasáhnout nemůžou. Vy ale víte, protože už jsme to veřejně oznámili, že uvažujeme o nějaké formě úsporného tarifu, který by zajistil část energie pro domácnosti za přijatelnější ceny.

Takže mezi tím hledáme správnou rovnováhu tak, abychom opravdu občanům a firmám s cenami energií pomohli, a současně nezpůsobili ještě další, větší problém.

Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Vím, že Česká pošta nepatří úplně do vaší gesce, patří pod Ministerstvo vnitra.

Všichni jsme si mysleli a doufali, že to bude jenom dočasné. Nevím, jak tedy funguje Praha.

Myslíte si, že to je úplně správné? Děkuji paní poslankyni za přednesení interpelace.

Pane premiére, máte slovo. Vážená paní poslankyně, děkuji vám za váš dotaz. Já ho považuji za velmi důležitý a děkuji vám za něj, protože si myslím, že kvalita služeb České pošty je velice důležitá. Ono to má závažný dopad na kvalitu života našich občanů. Dostupnost poštovních služeb je velice důležitá i pro to, abychom zachovali kvalitu života třeba v malých obcích, kde jsou opravdu někdy problémy, i proto, že tam není škola, zavřela se hospoda, těžko přežívá obchod, a když ještě jsou poštovní služby obtížněji dostupné, tak se občanům kvalita života opravdu snižuje. Já jsem také občan s normálním životem, takže musím využívat poboček České pošty. A jak jsem spokojen s tou konkrétní pobočkou, to teď komentovat nechci. Jenom chci říct, že otevírací doba na malých a středních poštách byla upravena v České republice jednotným způsobem.

Navýšily se počty podle poštou realizovaných operací a tím se zvýšila hospodárnost malých a středních poboček. Vytvořil se nějaký systém zastupitelnosti v komplikovaných situacích, jako byla pandemie.

Konkrétně v pondělí a ve středu jsou pobočky otevřeny tak, aby je mohli využít i obyvatelé malých měst a vesnic v odpoledních hodinách. Klienti si v prodloužených odpoledních otevíracích hodinách mohou například vyzvednout uložené balíkové zásilky v době, kdy se vracejí odpoledne do svého bydliště. A tak bych mohl pokračovat.